Řekl jsem asi všechno, ty tři důvody jsem zmínil.

Takže potom poprosím o podporu toho návrhu, který později přednesu.

Já tedy zahajuji všeobecnou rozpravu.

Máte slovo, pane poslanče. Já bych si dovolil tady u tohoto bodu navrhnout usnesení, které později odůvodním a přednesu, které je poměrně stručnější než od kolegy předřečníka.

Bohužel můžu říci, že ne všechna ministerstva k tomu mají úplně plně zodpovědný přístup a na některá doporučení případně návrhy, jak konkrétně pomoci tomu zvládání situace, se úplně dobře nereaguje ze strany těchto rezortů.

Děkuji za případnou podporu. Já vám děkuji.

Asi před takovými čtyřmi pěti lety pan ministr Brabec odvolal ředitele Správy Národního parku Šumava Jiřího Mánka za to, že s kůrovcem bojoval.

Obracím se na dvě ministerstva vlastně se třemi žádostmi.

Opět s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení.

Opět tedy s termínem do čtyř měsíců od přijetí tohoto usnesení.

Pane poslanče, já vám děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této fázi projednávání. Jestliže tomu tak není, tak končím všeobecnou rozpravu a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele.

Děkuji. Já tedy načtu to navrhované usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky Žádá Ministerstvo zemědělství o

4. provedení inventury výsledků vědy a výzkumu financovaných z grantové služby Lesů ČR ve vazbě na zavádění těchto ověřených poznatků do provozní praxe v lesích ve správě Lesů ČR do roku 2012. Žádá Ministerstvo zemědělství o předložení v bodu